Akorát s tím, že to bylo spolu ještě s další věcí, tak to bylo zamítnuto potom v legislativním procesu.

Je to prostě výjimečné, že máme tuto povinnost.

To bude více představovat, předpokládám, kolegyně hlavní předkladatelka.

Vzdělávání ano, ale ta certifikace, která bude administrativně a personálně náročná, je to, proti čemu se tady ohrazuji. To byl tedy komentář.

Myslím, že dětské skupiny se velice osvědčily jako dobrá součást, jako flexibilní podpora rodičů, dětí a nakonec i funkční součást celé společnosti, a ráda bych si přála, aby tuto flexibilitu a svobodu si mohly zachovat. To umožní určité pozměňovací návrhy, a proto tady velice apeluji, abyste jim věnovali tu pozornost, jakou si zaslouží. Snad to není tak, že proto, že to třeba předkládají opoziční strany, tak to nedává smysl. Má to smysl. Prosím, věnujte se zákonu o dětských skupinách. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Hana Aulická, připraví se pan poslanec Pavel Růžička.

Já se omlouvám paní poslankyni Pastuchové, nepřítomné, a děkuji za upozornění.

A ještě jednou se závěrem omlouvám, fakt to byla chyba a je mi to líto, paní poslankyni nepřítomné. Pokud paní ministryně odpoví, budu velmi ráda.